Pro stenozáznam přečtu usnesení volební komise číslo 87, které pověřuje předsedu volební komise, aby vás seznámil s návrhy kandidátů. Je to, kolegyně a kolegové, 25 jmen.

Volební komise v tomto případě navrhuje také volbu tajnou. A teď vás, kolegyně a kolegové, prosím o velkou pozornost, protože hrozí zde při hlasování velká chybovost a byla by to škoda. Tento fond má nejvýše 13 členů, to znamená, naším úkolem je z ministerstvem navržených 25 kandidátů vybrat 13 členů. Standardně v tajné volbě, to znamená, zvoleni budou ti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Připomínám povinnost, resp. pevnou a danou zásadu tajných voleb. Na hlasovacím lístku, který obdržíte, musí být nějakým způsobem označeni všichni kandidáti. To znamená, vy musíte z těchto 25 jmen vybrat 13 kandidátů nejvýše, pochopitelně můžete menší množství, a zakroužkujete, pokud s nimi souhlasíte, číslo před jejich jménem. U ostatních kandidátů musíte na tom čísle udělat křížek. V ideálním případě tedy na lístek dáte 13 kroužků a 12 křížků. Upozorňuji, že každý volební lístek, který nebude takto označen, to znamená, budou tam například chybět ty křížky, tak komise bohužel musí vyhodnotit jako neplatné a ten hlas nebude uznán. To je informace k procesu této volby. Nyní vás, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím rozpravu. Děkuji a já přerušuji tento volební bod.